Podle mě prostě ty prostředky tady reálně jsou.

Jsem si jist, že Senátem by prošla velice hladce. Děkuji za pozornost. Děkuji. Všiml jsem si dvou přihlášek z místa. Pan poslanec Kaňkovský. Prosím máte slovo. Bohužel nastalo to, co jsem avizoval. V tom minulém tisku nejenom vládní většinou jsme odmítli pomoc malým lékárnám, tedy těm lékárnám, které mají do 15 zaměstnanců, na čemž tady byla před deseti dny v podstatě celosněmovní shoda.

Mohu jenom říci, že v mezidobí mi přišla celá řada mailů právě od těch poskytovatelů lékárenské péče na malých obcích. Celá řada z nich skutečně provozuje dvě tři lékárny nebo jednu kmenovou lékárnu a dvě výdejny. V naprosté většině tyto lékárny zaměstnávají mezi 18 až 25 zaměstnanci.

A já se tedy chci zeptat v tuto chvíli vládní koalice je avizováno, že pomoc lékárníkům nebude v té senátní verzi schválena, a přitom vládní koalice říká, že chce pomoci lékárníkům, zvlášť na těch malých sídlech. A tak se chci zeptat: Záleží vám na tom, aby lékárenská péče na těch malých obcích byla zachována?

Vy v tuto chvíli chcete ty lékárny prostě úplně z té pomoci vyloučit.

Protože v té zatím navrhované verzi pan ministr chce přidat na signálním kódu za výdej jedné položky na receptu jednu českou korunu, což je ve finále asi 60 haléřů v čistém. Pro ty malé lékárny to bude znamenat pomoc někde kolem pěti šesti tisíc měsíčně. To skutečně považujete za pomoc malým lékárnám?

A tak se ptám sociální demokracie, ptám se hnutí ANO a i těch dalších, kteří v tom minulém tisku odmítli pomoc malým lékárnám, jak to chcete řešit.

Pokud to nastane, tak pak je to samozřejmě v pořádku. Ale já bych rád slyšel alespoň, jakým způsobem to v tuto chvíli vláda chystá. Děkuji i za případné odpovědi členů vlády. S přednostním právem paní ministryně Maláčová. Prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych reagovala.

To je potřeba si říci. A my jsme poctivě řekli, že si vyhodnotíme ta čísla, jak dopadlo druhé čtvrtletí, a pak si můžeme případně s tím návrhem pracovat.

Velmi důrazně jsem na to upozorňovala a je to i na záznamu.

Dokonce některé poslanecké kluby v důsledku tohoto upozornění přehodnotily své hlasování. To je také potřeba říci.

To není tak, že zaměstnavatelé budou vyplňovat více formulářů. Ten návrh, ten senátní návrh, je právně nejasný, zmatečný a pro zaměstnavatele extrémně administrativně náročný. A není to tak, že firmy nad 50 zaměstnanců nemají žádnou podporu.

Děkuji paní ministryni. Ještě s přednostním právem pan ministr Adam Vojtěch, poté je přihlášený pan poslanec Petr Třešňák a pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

A ta původní verze vyhlášky dneska už není vůbec na stole.

Což celkově nominálně původně bylo 50 milionů korun, teď to bude 200 milionů korun pro lékárny. My jsme o tom skutečně velmi pečlivě jednali se zástupci lékárníků.

Myslím, že ta debata byla velmi konstruktivní, a také jsme k tomu takto přikročili. A já věřím tomu, že takto tedy lékárny budou dostatečně podpořeny. Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák přihlášený z místa do obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Skopeček.